A v reakci na pana poslance Vondráčka prostřednictvím pana předsedajícího: Kolik pozměňovacích návrhů poslanci ANO předložili ve výborech k tomuto návrhu zákona a k této věci, o které se bavíme? Pane kolego, žádný. Vy jste při jednání na výborech pouze hájili podnikání svého předsedy a skutečně jste žádné vlastní návrhy nepředložili. To, co tady říkáte, říkáte až teď, v momentu, kdy ve skutečnosti máme hlasovat o vetu prezidenta republiky. Nechápu to, vy jste prostě se do té diskuze nezapojili. Já vám jen připomenu, že tento zákon se projednával celý loňský rok.

Děkuji za pozornost. Další dvě faktické poznámky pan poslanec Fichtner, po něm pan poslanec Plzák. Dobré dopoledne. Já bych si dovolil zareagovat tady na pana kolegu Plíška, který zde hovořil o tom, že snad ostatní poslanci zdržují. To mě skutečně velmi pobavilo.

To uvidíme. Fakt je ten, že tam je prostě retroaktivita, v tom zákoně, a otázkou je, jak tuto retroaktivitu právě Ústavní soud posoudí, protože v případě, že by Ústavní soud judikoval, nebo rozhodl o tom, že ten zákon je protiústavní, tak pak je nutné se podívat také na ty důsledky, které to může přinést.

Takže pokud se ukáže, že je to protiústavní a vznikla mu škoda, tak mu tu škodu zřejmě bude muset také někdo uhradit a ten někdo bude zřejmě stát. Což by třeba nevadilo, pokud by se jednalo o byznys, kde je třeba roční obrat dejme tomu milion korun, tak to by ten stát asi zvládl. Takže tam se jedná skutečně o velmi vysokou částku, a teď je otázkou, kdyby mu musel stát nahradit škodu, která by mu potenciálně vznikla, tak jestli by to ten stát tedy významně nepoškodilo.

Děkuji, pane předsedající. Já také vaším prostřednictvím panu kolegovi Plíškovi. Považuji za důležité, protože nás oslovil všechny jako poslance ANO, abych mu vysvětlil, proč jsem k tomu zákonu ničím nepřispěl. Mně se totiž ten zákon líbil tak, jak přišel z vlády, to znamená, tak jak přišel do Sněmovny, tak bych pro něj zřejmě i hlasoval. To, co z něj udělalo ten paskvil, byly ty vaše pozměňovací návrhy. A bohužel druhá věc, proč jsem se k tomu nějakým způsobem nemohl vyjádřit, bylo, že jsem členem petičního výboru a zahraničního výboru já vím, že se mohu zúčastňovat i jiných výborů , ale našim výborům nebyl přikázán. Takže za svoji osobu, omlouvám se, vysvětlení, doufám, takto akceptujete. Ještě pan poslanec Stupčuk.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl reagovat na vystoupení kolegy Fichtnera. To bych se tedy chtěl zeptat, z jakého právního titulu by se tedy kdo domáhal té náhrady škody. Protože pokud schválíme ten zákon, tak on se stane platnou součástí právního řádu, a já tedy neznám právní titul, ze kterého by se někdo mohl domáhat, když bychom jednali v souladu s právem. Protože ten zákon, který se vztahuje na náhradu škody, se vztahuje na náhradu škody způsobené nesprávním úředním postupem a nezákonným rozhodnutím.

Ale vztahy, které založí mezitím, než bude zrušen, ty budou platné, a znovu říkám, nebudou zakládat nárok na náhradu škody. Takže se tady prosím nestrašme tím, že případná protiústavnost nebo postup zákonodárce shledaný protiústavním by znamenal nějaký ex lege nárok na náhradu škody, kde by stát musel vyplácet nějakou kompenzaci. Tak pan poslanec Fiedler. Čtyři právníci, pět právních názorů známá věc. Já jsem o tom tady včera hovořil, o tom, na co reagoval právě kolega Stupčuk, a snažil jsem se od kolegů poslanců právníků získat jejich názor na tuto věc. A platí to, co jsem řekl čtyři právníci, pět názorů.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Neuvěřitelného pokrytectví, na které si nezvyknu, ani když budu zvolen třeba počtvrté nebo popáté, jako někteří kolegové. Dokazuje to i tato debata.

Ten prostě říká, že poslanci a veřejní funkcionáři mají deklarovat majetek dříve, než přijdou do funkce, a potom, když z té funkce odejdou. To je velice užitečný nástroj. My debatujeme o tom, co z toho udělaly pozměňovací návrhy pánů kolegů Plíška a Chvojky, přičemž pan Chvojka si za to vysloužil ostruhy ministra bez práce, abych citoval kolegu Stanjuru. Tyto pozměňovací návrhy jsou určitou revolucí v chápání politiky. Já teď udělám kratičký skok, já jsem to měl připravené delší, takovou filozofickou přednášku, ale zkrátím to. Vy to asi všichni víte, že zpočátku jsme to měli my chudí s politikou těžké. Protože chudý člověk neměl na to, protože musel dvanáct čtrnáct hodin makat, lisovat olej a tak dál, aby se zapojil do těch hrátek na agoře. Byl to Perikles, který zavedl ty malé poslanecké nebo úřednické platy, aby i chudí lidé mohli dělat politiku. Já myslím, že to je rozumné, že i mezi chudými lidmi jsou lidé politicky talentovaní. My ale děláme revoluci v tom smyslu, že chceme zakázat bohatým lidem, aby dělali politiku.

Tyhle pozměňovací návrhy prostě zakazují člověku, který má určitou politickou funkci, vlastnit majetek. Prostě to jsou zákony o vyvlastnění: pokud chcete něco dělat, tak nesmíte mít majetek.